Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Každá aplikace a každá agenda, která se dá do virtuálního prostoru na internet, bezpečnostní riziko nese vždycky. Ti, kteří chtějí tyto agendy napadnout, jsou vždycky o krok napřed.

Druhá věc.

Ta agenda bude přiměřeným způsobem zabezpečena, protože ono je to také otázka ceny. Kritické agendy, jejich zabezpečení stojí hodně, je potřeba se jim věnovat. Tyto agendy kritické nejsou, to neznamená, že by neměly být zabezpečeny, ale je to otázka toho, kolik to bude stát, a způsob, kterým to bude provedeno, mně osobně, a nějakou zkušenost v IT mám, připadá přiměřený. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kučera. Já děkuji za slovo. To skutečně je pravda.

Proč důvodová zpráva je absolutně nevyvážená, proč působí jako marketingový PR produkt, a proč tam není napsáno ano, nese to tato rizika a tato rizika budeme řešit tak a tak. To bych považoval za naprosto korektní a o tom je celá debata. Já vám děkuji. Nyní řádně přihlášení do rozpravy, první je paní poslankyně Nina Nováková a připraví se pan poslanec Vácha. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

Když někdo nechce něco pochopit a nebo i když chce pochopit a nedaří se mu to pochopit, tak je pak jsou dvě možnosti. Buď to vysvětluji špatně, anebo se s tím nedá souhlasit.

Jsem přesvědčena, že podobná vyjádření dostáváte i vy ostatní koaliční poslanci.

To trošku upozorní na to, co jsem říkala na začátku.

Snažili se sledovat porovnání šedé ekonomiky u nás s šedou ekonomikou jiných evropských zemí.

Ale nakonec odmítají, i když si to velmi dobře promysleli. Nejsem ani podnikatel ani nejsem ekonom, rozhodně do hloubky rozumím víc jiným věcem, než je tato záležitost. Ale jako poslanec musím hájit zájmy od okamžiku, kdy jsem složila poslanecký slib, všech občanů, dokonce i těch, kteří mě nevolili. To si myslím, že by bylo možná docela dobré, kdyby si někdy i vaším prostřednictvím, pane předsedající, uvědomil i pan ministr financí. Teď cituji ze stanoviska Asociace podnikatelů. Proč to dělá je tím míněn pan ministr financí těžko říci.

Na to jsme tak bouřlivě reagovali. Rozhodně se jí nechci nijak dotknout, ale je vidět, že tato myšlenka se nezrodila jenom aktuálně v hlavách nás opozičních poslanců, ale že se zrodila v hlavách těch, kteří to velmi promýšlejí, protože jim na tom strašně záleží. Mohla bych, a nechci citovat čísla, protože tady mnohokrát padala. Jistě by na řadu z čísel pan ministr financí řekl, že jsou zavádějící, že jsou hloupá, že jsme si to nepřečetli. Přečetla jsem si to, ale především důležité je, že si to přečetli ti, kterých se to opravdu bezprostředně týká.

Ti, kteří dělají někomu nehty a takoví ti opravdu drobní živnostníci, podnikatelé.

Nemají ctižádost stát se podnikatelem. Proto vnímají jako velmi zatěžující, ohrožující, když někdo od někoho, komu mohou věřit, a to je řada živnostníků, řada drobných, středních podnikatelů, od někoho, koho se logicky přijdou zeptat a ten jim řekne, je to špatně.